Informace vlády o očkovací strategii Vzhledem k tomu, že se jedná o informaci vlády, je zde už zažitá praxe, že jako první by měl vystoupit zástupce vlády.

Poprosím pana ministra, aby se tedy ujal slova. A poprosím, vážené poslankyně, vážení poslanci, o klid v sále. Máteli něco neodkladného, běžte do předsálí.